V tom zákonu je velmi správně, že očkování je nepovinné.

Prostě není.

A ať si o tom myslí kdo chce co chce.

Podstatné je, že vakcína bude dobrovolná, kdo chce, se bude očkovat, kdo nechce, ten se nebude očkovat. Doufám, že vakcíny pro ty, co se chtějí nechat očkovat, bude dostatek.

Já ani nevím, co bude za rok.

Podle toho, co někteří z těch lékařů pak publikovali v zahraničních časopisech, dokonce tři měsíce. A co se stalo?

Je to dobré, je potřeba jim za to poděkovat. My teď víme a jsme poučeni, co by se stalo.

Pokud jsme na to zapomněli, což se může stát a nepovažuji to za chybu, tak si myslím, že je prostor v Senátu to tam doplnit.

A bylo to správné. A teď o tom, co jsou ty výhody a nevýhody.

Co s tím chcete udělat?